Nyní prosím poslankyně a poslance, aby se případně k návrhu vyjádřili. S přednostním právem jako první pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo. Děkuji všem diskutujícím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, teď poprosím o pozornost zejména těch, kteří chodí na grémium Poslanecké sněmovny, protože udělám neobvyklý krok.

Přerušen byl v situaci, kdy došlo k ukončení obecné rozpravy, a dokončení tohoto bodu je tedy otázkou pěti, maximálně deseti minut.

Omlouvám se.

Já vám děkuji. Tento návrh vnímám jako protinávrh k návrhu grémia s tím, že bychom o všech návrzích předložených grémiem hlasovali jedním hlasováním.

Ptám se, kdo další k pořadu schůze. S přednostním právem pan předseda Michálek. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré odpoledne. Já bych chtěl navrhnout zařazení bodu 118, sněmovní tisk 390.

To znamená, navrhuje se ten návrh klouzavého mandátu, který předkládáme spolu s kolegy Farským, Faltýnkem, Okamurou a řadou dalších, zařadit do toho bloku, který se týká jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Děkuji. Jestliže nevidím nikoho dalšího s přednostním právem, tak jako první s písemnou přihláškou k pořadu schůze prosím paní poslankyni Janu Černochovou.

Děkuji, pane předsedo. Krásné odpoledne, dámy a pánové. V posledních letech, zhruba od 11. září 2001, jsme svědky poměrně zásadní proměny bezpečnostní situace v mezinárodním prostředí. Množí se počty mezinárodních konfliktů, stoupá riziko terorismu, vzrůstá počet nestátních aktérů ohrožujících mír, bezpečnost a stabilitu. Já vás přeruším.

Takovou schopnost reakce vyžadují jednak naše spojenecké závazky, a očekávají ji od nás naši spojenci jak v rámci Severoatlantické aliance, tak i v rámci Evropské unie. Mám na mysli schopnost vysílat flexibilně ozbrojené síly do společných operací. Ale tuto schopnost vyžadují rovněž případy, kdy je nezbytná záchrana českých občanů zadržovaných v zahraničí. Tuto flexibilitu bohužel ale neumožňuje stávající právní úprava obsažená v naší Ústavě a jedná se o problém, na který opakovaně poukazuji.

Proto jsme zde na půdě Poslanecké sněmovny...

Proto jsme zde na půdě Poslanecké sněmovny zahájili již v minulém volebním období diskuzi o změně příslušných ustanovení Ústavy obsažených v článku 43 a jejím výsledkem je tento návrh novely Ústavy, který předkládám společně s dalšími kolegy již podruhé, neboť v minulosti nedošlo na jeho projednání.

Nová formulace článku 43 Ústavy obsažená v této novele dá například vládě možnost vyslat ozbrojené síly do zahraničí na dobu nejdéle šedesáti dnů bez splnění dalších podmínek, mimo jiné kromě informování obou komor Parlamentu.

Vzhledem k tomu, že Česká republika má od tohoto roku povinnost vyčlenit tisíce vojáků pro síly velmi rychlé reakce NATO, je přijetí této novely jednoznačně ještě aktuálnější, neboť mohou skutečně nastat situace, kdy rychlé vysílání těchto vojáků bude tedy vládou na žádost Aliance nutné řešit a stávající zakotvení v naší Ústavě může být sporné.

Zároveň bych chtěla uvést, že již stávající znění Ústavy vládě tuto pravomoc v určitých případech přiznává, a že se tedy nejedná až o tak zásadní změnu, která by pravomoci exekutivy významně posilovala.